Jestli máme děti, nebo jestli máme vnoučata, všech se to v tuto chvíli dotýká.

Ale ministr zdravotnictví tady není, ale věřím, že ministr zdravotnictví to také podpoří. A teď k té agentuře jako takové potřebuji určitě, abychom si řekli a přijali to, že to je ta cesta, kterou půjdeme, abychom opravdu nezapomněli na to, že jsme se na téhle věci shodli, aspoň většinově.

A o sportu jako takovém nebude rozhodovat agentura. Ten zákon o sportu budeme schvalovat tady. A když budou koncepční materiály té agentury, tak se zase dostanou sem, protože koncepční materiál té agentury nemá kdo jiný schválit. To znamená, já tady považuji za velmi důležité říct, že jsme dnes udělali první krok, a děkuji všem, kteří se na tom prvním kroku podíleli. Děkuji, že jste mě vyslechli.

A říkám, že děkuji všem. Ale chci ještě na závěr speciálně poděkovat tomu, že ten určitý výpadek, který ze strany státu vznikl, tak že tento výpadek je z velké části kompenzován na těch obcích a krajích. A na závěr vám řeknu jenom jedno postesknutí. Víte, já se teď stavím do toho, že patřím do sportovního prostředí, a my jako sportovní prostředí jsme jednu věc v minulosti prohráli. Ta prohra byla velká a těžká a jmenuje se Sazka. Doufám, že se další takové chyby ve sportovním prostředí nedopustíme. Děkuji. Je tady omluven pan poslanec Ondřej Benešík od 19 hodin do konce jednacího dne.

A dále se omlouvá pan místopředseda Okamura do konce jednacího dne. Vážené kolegyně, vážení kolegové, máme tady poslední přihlášku do rozpravy. Byl bych opravdu rád, kdybychom pana poslance Válka nechali přednést svoji řeč v důstojném a klidném prostředí, abychom se mohli dobrat k závěru projednávání tohoto bodu. Myslím si, že stále... Nerozumím tomu, proč se neumíme někteří zklidnit, a pokud chceme něco projednávat, tak ať to projednáváme v předsálí. Děkuji.

A tady tohle nehrozí.

Tak úplně jsem neměl pocit, že tady toto je to, o čem se bavíme.

A já si na to nechám, pokud se to posune do druhého čtení, v druhém čtení dostatek prostoru. Chtěl bych říct velmi stručně tři věci.

Jsou to gauneři a lumpi, kteří okrádají sportovce o peníze.

Velmi si vážím výkonnostních sportovců, tak jak si vážím těch vědců, kteří se živí bazálním výzkumem.

Zvyšuje se obezita populace, což vede ke zvyšování počtu chorob.

Pod jakou záminkou tyto peníze byly do těchto olympioniků investovány? Ta záminka, nebo ta obhajoba byla velmi jednoduchá.

A ty příklady, ty krásné příklady z Londýna 2012 nevedly k tomu, že by mládež víc sportovala.

A pokud ano, pak má moji podporu. Pokud ne, pak nemá moji podporu a udělám všechno pro to, aby nebyla. Děkuji panu poslanci. Nemám přihlášené žádné další poslance. Končím obecnou rozpravu. Případná závěrečná slova? Pan zpravodaj? Pan navrhovatel? Máte zájem?